Hlasování číslo 32, přihlášeno 95 poslanců, pro 54, proti žádný. Návrh byl přijat.

Takže za kontrolu toho usnesení tím pádem.

Návrh byl zamítnut. A jako poslední je tady návrh pana poslance... Kontrola hlasování, ano.

Máte slovo. Děkuji moc, pane předsedající.

Ano, pane poslanče Birke.

Co jsem to chtěl říct? Takže je tady námitka proti hlasování, takže budeme hlasovat o námitce. Zahajuji hlasování.

Kdo nesouhlasí s námitkou?

Námitka byla přijata.

Já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Takže tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze a přejdeme do pořadí, které máme odsouhlaseno.